Protože my jim nepomůžeme tím, že zařídíme, že budou dodávat do velkých řetězců, jejich produkce na to nestačí.

A já chápu, že je těžké rozhodnout, jak to uděláme, a všichni volají po těch penězích, ale tak to prostě je, ano? A já teď o tom tady hovořím, protože samozřejmě můžeme se podívat, co oni navrhovali, co říkali. Chápu, že se velkým supermarketům nelíbilo, že chceme dělat regulaci a chceme vrátit život a byznys do malých obchodů.

Takže byla bych moc ráda, abychom se nad tím zákonem zamysleli, spravili ho a nepouštěli to dál, jak jsem řekla, v té osekané verzi, protože to nikomu nepomůžeme, my si jenom splníme čárku vůči EU.

U nás 60 %. A kdo myslíte, že to zaplatí? Jak je možné, že se nezvyšují třeba obraty, ale zvyšují se zisky řetězců?

Ano, první studie nevyšla dobře, ale bohužel bylo špatné zadání.

A co my děláme?

Takže ono to tak je. Možná by opravdu stálo za to, kdybychom se tím ještě hlouběji zabývali. A já se snažím, pane ministře, na vás apelovat, protože vaše ministerstvo společně se zástupci z Poslanecké sněmovny jste pořádali tyto akce, vy tam ty zápisy v kopii máte. Nikdy se nestalo, aby na některém zápisu protože zápisy dělali zaměstnanci Ministerstva zemědělství chyběly podpisy vašich lidí, a vím, že ti lidé tam stále jsou, a aby vy jste neměl ty prvotní podklady. Proč se to nestalo? Proč se to nestalo v minulé Sněmovně? Já mám k tomu jediné zkrátka a dobře, bylo tu tolik jiných starostí, že tohle nebylo prioritou.

A ne tedy tady tohle, co předvádíme. Děkuji a s faktickou byl přihlášen stahuje ji pan poslanec Kučera, do rozpravy byl přihlášen poté pan poslanec Adamec, platí? Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, dámy a pánové, budu trošku reagovat tady na emotivní vystoupení paní kolegyně Balaštíkové, která se tomu opravdu věnuje, je to vidět, a ona tady to vlastně vzala všechno, jak se říká, zgruntu.

Do těch marketů nevím, kdo chodí, které jsou na okraji těch měst a vesnic, a funguje to tam.

Neplatit. Takže berme to tak.

Děkuji.